Je patrné, že v těchto zemích rostly ceny pomaleji než v České republice. Vláda Petra Fialy mohla přistoupit alespoň k dočasnému snížení DPH na základní potraviny, jak jsme navrhovali. Státy, jejichž vlády včas řešily problém růstu cen energií a zároveň uplatnily nižší DPH na potraviny, zaznamenaly nižší růst cen potravin. V některých případech jsou ceny potravin navýšeny chováním obchodních řetězců, které využívají nerovnováhy nebo paniky na trhu a zvyšují si marže.

Agrární komora podala podnět na řetězce Schwarz a Rewe na ÚOHS, na nekalé obchodní praktiky, které jsou zakázané zákonem o významné tržní síle.

Do toho všeho vnímáme v mediálním prostoru výkřiky některých, jako například pana Prouzy, že největší zisk mají velcí zemědělci, nebo že v České republice jsou tak velké ceny zemědělců a potravinářů, protože ti mají tu významnou tržní sílu a ovlivňují cenu. Tak mi dovolte tedy opravdu jenom pár polemiky nad těmito sděleními. Zemědělci si cenu nestanovují, prodávají za ceny, které jsou určené Evropskou burzou nebo vyhlášenými cenami na hlavních trzích, a to je pro nás většinou Německo.

Na to existuje opravdu dostatek podkladů.

Kromě pár nadnárodních společností globálních potravinářů nemají čeští potravináři významnou tržní sílu, aby ovlivnili cenu. Ti největší mají zhruba do 30 % trhu v České republice, ale obchodní řetězce mají možnost nakupovat i z jiných zemí v rámci Evropské unie. Naproti tomu ty největší obchodní řetězce jsou koncentrované na pár vlastníků a zabezpečují přes 70 % maloobchodního trhu.

Na číslech z Českého statistického úřadu, která prezentovalo Ministerstvo zemědělství, ale i další média, lze prokázat na porovnání cen zemědělců a zpracovatelů a obchodů, jak u obchodníků rostla marže a také jak je neúměrně velká.

Porovnávání zisku k tržbám u tří článků vertikály není správné, protože podle ekonomických pravidel by u nejsložitější výroby, jako je zemědělská prvovýroba, měly být procentuálně největší, pak u zpracování o něco nižší a u obchodu nejnižší. To odpovídá i porovnání zisku k vloženému kapitálu a nákladům. Je tedy legitimní se ptát, proč se snižuje soběstačnost v České republice v komoditách, které obchodují řetězce a neřídí se cenou na burze.

Do toho vstupuje prodej přebytků z jiných zemí do našich řetězců, kde ve vlastní zemi většinu produkce prodají za přijatelnou cenu, ale přebytek, většinou s horší kvalitou, prodají za velmi nízkou cenu. To se pak nedá dlouho vydržet, zemědělec výrobu ukončí a přechází na jednodušší rostlinnou výrobu, výrobu s větší rentabilitou nebo jen na údržbu krajiny.

Za druhé by měla důrazně vyžadovat dodržování zákona o významné tržní síle a zákona o cenách. Za třetí by měla snížit DPH u potravin na obdobnou úroveň, jako je v ostatních zemích EU. Za čtvrté snížit stropy cen na elektrickou energii a na plyn na úroveň, které platí například u našich sousedů. Politika Ministerstva zemědělství by měla směřovat k maximální soběstačnosti v základních potravinách, to znamená přesunout část podpory na motivace pro zemědělce, aby vyráběli potraviny, a ne na to, aby jenom jedenkrát za rok mulčovali trávu.

Já myslím, že takto bychom tady mohli polemizovat.

Je to opravdu docela rozsáhlý spis a asi by stálo za to, ta jednotlivá data zanalyzovat. Já samozřejmě v rámci vystoupení před schválením programu teď skončím a budu doufat, že se program schválí a budeme moci v této debatě pokračovat. Děkuji. Já vám děkuji, paní poslankyně.

Za prvé bych chtěl říct, že k cenám potravin bude jednat zemědělský výbor na svém příštím jednání.

Takže pokud ten problém skutečně chcete řešit, máte kompetentní zástupce v zemědělském výboru, a to říkám se vší úctou, nechť přijdou s těmito daty, s těmito návrhy a pojďme to řešit, pokud ovšem ty návrhy nebudou spočívat v tom, co jsem tady do této chvíle slyšel: Rozdejte více veřejných peněz, rozdejte více veřejných peněz a jako bonus rozdejte více veřejných peněz, protože ty veřejné peníze už jsme rozdali u sociálních služeb, u školství, u zdravotního pojištění, rozdali jsme to na důchody.